Nedávám žádné usnesení, nicméně pokud nebude možné obnovit dodávku těchto základních pomůcek do nemocnic, prosím, zvažte to. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Musím říct, že jsem doporučoval, abychom přistupovali k těmto záležitostem plošně, to znamená systémově, jak bylo řečeno kolegou Stanjurou. Bezpečnostní rada státu rozhodla, jak rozhodla, já to komentovat nebudu. Na druhou stranu musím na základě reakcí svých kolegů, jak starostů, tak hejtmanů, zítra skutečně žádat ustavení krizového štábu, který bude koordinovat všechny ty postupy a tak dále, protože když to sledujete, já, označen jako centrální hejtman panem premiérem, sice je to možná hezké označení, ale já nemám v rukou absolutně žádnou krizovou věc, kdy bych mohl něco takového svolat.

Že je svoláno jednání ředitelů krajských úřadů, ano, ministr vnitra může svolat pouze ředitele krajských úřadů, já ho přesvědčil, aby si s sebou pozvali pracovníky krizového řízení, aby si tam vysvětlili, co a jak, a skutečně ta koordinace a spolupráce mezi kraji a ústředními orgány se musí podle mého názoru zlepšit.

Jinými slovy, neuděláme nic. Nejsou dodávky.

Přímé lety jsme zrušili, protože to zrušili i jiní.

A k tomu biatlonu jste mi vlastně neřekl nic kromě toho, že možná to zakážete jinde.

Bude mít nemocenskou? Pak je to jasné, ale budeme mít zvýšené výdaje nemocenského pojištění, třeba si říct.